U stolku zpravodajů za navrhovatele zaujala místo paní poslankyně Jana Pastuchová a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 89/4. Ptám se paní navrhovatelky, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom krátce připomenout, o co se v tomto sněmovním tisku jedná. Jenom zkráceně. Omlouvám se, paní poslankyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid, ať nás může paní navrhovatelka seznámit se svými argumenty. Děkuji. Jde o povinný způsob výplaty příspěvku na živobytí u příjemců, kteří jej pobírají déle než šest měsíců v posledních dvanácti měsících prostřednictvím poukázek.

Tento návrh byl přijat.

Prosím vás o jeho podporu. Děkuji zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Pastuchové. Ještě jednou prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, ať se můžeme věnovat projednání tohoto návrhu zákona. Přeje si vystoupit paní zpravodajka garančního výboru? Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Rutová, po ní vystoupí pan poslanec Sklenák. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Krásné poledne, kolegové a kolegyně, vážená vládo, pane předsedající. Můj příspěvek nebude příliš dlouhý. Já jsem ráda za to, co jsem tady slyšela z úst kolegyně Pastuchové, a plně se přikláním k jejímu názoru.

Byla jsem na úřadu práce, zrovna tak jako moje kolegyně ze sociálního výboru ve svém kraji. Myslím si, že můžu říct, že se ve všech krajích shodujeme na jednom. Ze začátku tam opravdu nějaká administrativní zátěž úřadů práce byla, ale v současné době je to trošičku jinak.